Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny Usnesení máme k dispozici. Pan předseda volební komise Martin Kolovratník je připraven vás s tímto návrhem seznámit. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Přeji vám, kolegyně a kolegové, dobré odpoledne. Čeká nás blok šesti volebních bodů. Jen připomenu, my jsme vám tady ráno rozdali na lavice usnesení volební komise, která jsou de facto staršího data.

Teď k tomu prvnímu bodu, který byl otevřen. Je to standardní návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny, který vždy Sněmovna potvrzuje aklamací, veřejným hlasováním. Tady pouze stručně konstatuji, že lhůta, tak jako u všech schůzí, byla vyhlášena, byla do 23. ledna a obdrželi jsme návrhy ze dvou poslaneckých klubů, tedy výměny uvnitř kvora těchto poslaneckých klubů.

Jak jsem řekl před malou chvílí, tyto změny Sněmovna vždy hlasuje aklamací, proto i volební komise navrhuje tento způsob hlasování. Nyní prosím, pane předsedající, o otevření rozpravy. Ano, děkuji. Otevírám rozpravu. Hlásí se někdo do rozpravy? Nikdo se nehlásí. Končím rozpravu a předávám slovo předsedovi volební komise.

Ano. Zahajuji hlasování o rezignacích. Kdo je pro?

Návrh jsme schválili. Nyní rozhodneme hlasováním o nominacích.

Kdo je proti?

Tento návrh byl také schválen. Tím končím projednávání tohoto bodu.